Je to do jisté míry precedens, neměla by ta změna být navržena teď ve třetím čtení. Ale jako Sněmovna jsme suverén, můžeme si to odhlasovat. Jak říkám, neměníme nikde žádný obsah, pouze zpřesňujeme v rámci legislativně technických změn nabytí účinnosti. To by bylo první hlasování o legislativně technických změnách včetně zpřesnění účinnosti. A nyní jednotlivé návrhy. Písmeno A z garančního hospodářského výboru navrhuji rozdělit na dvě části. První hlasování by se vypořádalo s odsouhlasenými a stále platnými a kladně vypořádanými návrhy A1 až A5, poté A12 až A16. Druhé hlasování, kde pan předkladatel požádal o změnu, by se týkalo společně návrhu A6 až A11. Tato skupina řeší právě ona ustanovení o řidičských průkazech, vystavování fotografií, možnosti vydávání na obcích s rozšířenou působností a tak dále. Další hlasování společně pozměňovací návrhy C1 a C3, to je pan poslanec Kudela.

Jsou z mé dílny, poslanec Kolovratník. Dále společně pozměňovací návrhy pod písmenem F. Další hlasování je zvlášť písmeno H1, naopak navrhuji z procedury vyřadit písmeno H2, které po dohodě s předkladatelem je nehlasovatelné. Dále samostatně H3. V případě odhlasování H3 nebude hlasovatelný E1. V případě neodhlasování H3 budeme hlasovat o E1. Dále už je to jednoduché. Na závěr hlasování o zákonu jako celku. Já vám děkuji. Táži se, zda má někdo jiný návrh procedury hlasování. Není tomu tak. Ještě konzultace s legislativou. Můžeme začít? Ještě vás požádám o strpení. Hlásí se paní poslankyně Němcová. Děkuji za slovo.

Pokud nebyl přečten, tak prosím, abyste to nějak vyřešili, protože tím pádem nebyl naplněn zákon o jednacím řádu a takhle postupovat Sněmovna nemůže. Ano, máte pravdu. Já se táži, pane zpravodaji, zda tento návrh ohledně účinnosti byl načten v rozpravě. V tom případě, aby tento návrh byl hlasovatelný, pan ministr žádá o vystoupení, čímž opět otevře rozpravu. Děkuji paní poslankyni za upozornění. Prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád požádal o změnu účinnosti zákona. Bylo by vhodné změnit na 15 dnů po vyhlášení zákona. Děkuji. V tom případě požádám pana zpravodaje, aby tuto legislativně technickou úpravu načetl, protože to může načíst pouze poslanec. Správně. Omlouvám se za to. Neuvědomil jsem si, že to musí takto procedurálně proběhnout i v rozpravě. Já jako poslanec v rámci zatím otevřené rozpravy bych vás rád, kolegyně a kolegové, požádal o doplnění legislativně technických změn, respektive načítám legislativně technickou úpravu v tomto znění: 1.